A já vám garantuji, a ano, jde to za mnou, je to moje rozhodnutí, že pan plukovník Otakar Foltýn bude dobrým náčelníkem Vojenské policie, který policii posune dál dopředu tak, aby Vojenská policie měla odpovídající vybavení, které mimochodem stále ještě nemá. Zeptejte se pana bývalého ministra obrany Metnara, s čím chodí Vojenská policie, s jakou technikou chodili jeho ochránci. Tohle je všechno důsledek zanedbané práce u tohoto sboru ze strany ministrů obrany ANO, kteří tady byli na rezortu Ministerstva obrany posledních osm let. A já to tady po vás napravuji!

Je to vaše rozhodnutí, vybrala jste si nevojenského policistu, který se všechno bude muset učit.

Děkuji a prosím o reakci.

Tedy bude vojenským policistou, samozřejmě.

Prostě Vojenské policie i Armáda České republiky k sobě mají velice blízko.

On nebyl ani voják a policistou byl kdysi dávno v nějaké minulosti.

A pevně věřím, že to bude skutečně i znamenat zklidnění u Vojenské policie, která je nyní rozhádaná do několika skupin. Děkuji. Dalším, kdo má zájem interpelovat, je paní poslankyně Andrea Babišová, a to na nepřítomného pana ministra Jurečku. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji vám.

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážená paní ministryně, děkuji, že jste přišla na tu interpelaci.

Ministerstvo životního prostředí po kritice v podstatě celého regionu nebo skupiny desítek starostů z Křivoklátska odložilo zahájení procesu vyhlášení Národního parku Křivoklátsko. Původně k němu mělo dojít 9. června, ale protože jste tam několikrát byla, mluvila jste s těmi starostkami a starosty a ten odpor byl poměrně značný, tak já považuji za rozumný krok protože říkám na rovinu, že jsem ho považoval za velmi uspěchaný ten krok původně aby ten proces byl odložen na září. Ale i tak zůstává obava určité části starostů, že vzhledem k termínu komunálních voleb ke konci září a vzhledem ke lhůtě pro ustavující zastupitelstva může být i tato lhůta relativně krátká pro to, aby nová vedení obcí, až se ustanoví, stačila důkladně projednat připomínky k tomuto záměru. Já bych se chtěl zeptat paní ministryně, zda garantujete, že Ministerstvo životního prostředí dá obcím opravdu dostatečný prostor, aby to nebylo opět uspěcháno? Koneckonců, ten záměr bude trvat několik let.